Otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se paní poslankyně Richterová. Pane poslanče, máte slovo.

Vy tu často mluvíte o nutnosti dosazování odborníků a respektování výsledků demokratických voleb.